Děkuji za slovo.

Ty projekty už tam jsou, jsou vyhodnoceny, ty obce máme takto pod sebou, a jediné, co tomu brání, že tam není dostatek finančních prostředků.

Ty projekty už jsou prosím vyhodnocené.

Takže tyto proklamace, řekla bych ostré proklamace, chápu, že tady zazní, a je to legitimní. Ale proboha poslouchejme se!

Děkuji vám za slovo. Krátce k evropskému financování.

Pokud se jedná o projekty, já jako dlouholetý komunální politik, jako bývalý starosta, říkám, že my jsme z evropských fondů pořídili čistírnu odpadních vod za bezmála 50 mil. korun, pořídili jsme úpravnu vody za bezmála 20 mil. korun, a tak bych mohl pokračovat.

Bylo to díky evropským dotacím. A pokud se jedná o debatu ohledně Pětadvacítky, my ty peníze a to tady skutečně zaznívá nebereme starostům, my ty peníze bereme obcím a jejich občanům a bereme je na investice. Co udělá omezí investice. A ty investice samozřejmě jsou většinou pro místní nebo regionální firmy. Tak to prostě je.

Ale to vůbec nesouvisí s tím, co tady my nyní projednáváme.

Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Je to velký zásah do našich rozpočtů a bude to těžké. Plní to ti podnikatelé, kteří v tom kraji žijí, v těch našich obcích žijí a nějakým způsobem tam ty rozpočty naplňují. Takže my nemáme jinou možnost než těmto podnikatelům pomoci. Není jiné cesty.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji za slovo. On tady bohužel už nesedí, ale přesto prostřednictvím předsedajícího by si měl dohledat, jak je to skutečně s tím, kolik peněz Česká republika získala v rámci Evropské unie za své patnáctileté členství.

To jsou ty peníze od francouzských, německých, italských a donedávna také britských daňových poplatníků, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího. A ještě krátce k tomu, co tady řešíme už od včerejšího dne velmi vášnivě. Tady zaznívá, že tímhle můžeme pomoci právě českým firmám a živnostníkům. Ale když necháme peníze obcím, které budou moci dále investovat do projektů, které už mají připravené, často už jsou i v průběhu realizace, tak tím dáme práci těm lidem z firem a živnostníkům a to je přece ta nejlepší forma pomoci. Proto prosím, hlasujme pro senátní verzi. Senát opravil velmi kvalitně to, co my jsme tady nezvládli, a teď máme šanci to napravit i my.

Vážená paní kolegyně Vostrá prostřednictvím pana předsedajícího, já si vás také velmi vážím a právě proto, že si vás vážím, tak čistě technicky. Vy moc dobře víte, že těch projektů je asi, jak řekla paní ministryně pro místní rozvoj, 1 140 na Ministerstvu pro místní rozvoj, další stovky jsou dejme tomu na Ministerstvu financí.

Já vám říkám, že polovinu těch investic, nebo polovinu krize vytváří nestabilita a tímto krokem bohužel vytváříte pro obce obrovskou nestabilitu.